173. Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Prosím, abyste se opět ujal slova, pane předsedo. Děkuji.

Byla tedy vyhlášena nová lhůta na nominace. Volební komise obdržela vaše návrhy, přijala usnesení číslo 117. Návrhy jsou tři. Zopakuji a připomenu budou volná dvě místa, která bude obsazovat Senát z návrhů Poslanecké sněmovny. Můžete si vybrat jednoho, dva nebo tři kandidáty. Tato volba není tradiční dvoukolová, že bychom ji zužovali. To znamená, pokud by dnes nebyl zvolen nikdo nebo například pouze jeden kandidát, ti zbylí dva budou ještě postoupeni do druhého kola. Nyní prosím, pane předsedající, o otevření rozpravy. Ano, děkuji. Jestliže tomu tak není, rozpravu končím. Prosím ještě o jedno hlasování.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tajnou volbu. Kdo je proti?

Konstatuji, že návrh na tajnou volbu byl přijat. Přerušuji tento bod do vyhlášení výsledků tajné volby.